Je to zpochybněná záležitost.

Já jsem se domníval, že jsem to přednesl, protože věřím v hlasovací zařízení i ve svůj zdravý rozum. Znovu opakuji jsem přesvědčen, že jsem hlasoval, že se zdržuji. Přesto mám na sjetině ne. Proto zpochybňuji hlasování a žádám o nové hlasování. Bez rozpravy.

Já přicházím s tím, že chci připomenout praxi této Sněmovny.

Pokud někdo připomínal právě tyto situace, že byl proti a přitom se zdržel, nebo se zdržel a přitom byl proti, tak se o tom nikdy nehlasovalo. Takhle to přece v minulosti bylo. Eviduji zde žádost o zpochybnění... Chcete se, pane poslanče, také vyjádřit k průběhu hlasování? Prosím. Hlasoval jsem pro zákon, nicméně na sjetině mám proti. A chtěl bych tímto zpochybnit hlasování. Ano, o této námitce je možné hlasovat. Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro tuto námitku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas. V tom případě budeme opakovat hlasování o závěrečném usnesení. Chci se zeptat, zdali jej mám opět přečíst, nebo všichni víme, o čem hlasujeme? Eviduji žádost o vaše odhlášení. Všechny vás odhlašuji a žádám, abyste se opět přihlásili svými kartami. Počkám, až se pořadí ustálí.

Hlasování s pořadovým číslem 172. Než budu konstatovat výsledek hlasování, táži se, zda někdo další chcete zpochybnit průběh hlasování. Nevidím...

Prosím. Velmi se omlouvám dámy a pánové, že vás ještě zdržím.